Další argumenty pro podporu zákona jsou: Účelem zřizování dětských skupin není dosažení zisku. Zřízení dětských skupin vytvoří nová pracovní místa pro pečující osoby. Dětské skupiny budou zajišťovat stravování, pouze dohodnouli se na tom s rodiči. Odpadne tudíž možný a v současné době poměrně častý problém s nemožností přípravy jídel pro alergiky a jinak hendikepované děti. Pracující rodiče, jejichž děti budou dětské skupiny navštěvovat, budou moci uplatnit daňové úlevy ve formě slevy na dani z příjmů. Zaměstnavatelé si budou moci nechat daňově uznat náklady spojené s poskytováním služby o děti. Stát novou úpravou rovněž neprodělá, jelikož návratem zaměstnanců do zaměstnání porostou také příjmy státního rozpočtu zejména z daní z příjmů. Pro lepší skloubení profesního a rodinného života by rovněž mohly sloužit nejrůznější instituty a benefity ze strany zaměstnavatelů, zejména práce na zkrácený úvazek, pružná pracovní doba, práce z domova či podniková zařízení pro malé děti. Toto je však jiná otázka, která se dotýká slaďování profesního a rodinného života, nikoliv bezprostředně dětských skupin.

Na základě vlastní zkušenosti s problémem najít zařízení k umístění dítěte mladšího tří let, pokud se rozhodnete jít do práce dříve, a nemusí to být zrovna minulá doba, ale i současná, chci tento návrh podpořit, požádala jsem o to i kolegy našeho klubu, a budu hlasovat jednoznačně pro.

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi vyjádřit se k vládnímu návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, sněmovní tisk číslo 82. V úvodu bych chtěla říct, že poslanci hnutí Úsvit propustí tento návrh do druhého čtení, ale dovolte mi sdělit názor i z jiného pohledu na tento návrh zákona a poukázat na některé věci v něm.

Ale já se ptám, kdo bude kontrolovat plán výchovy, rozvoj schopností se zaměřením na formování osobnosti dítěte? Je to přece vysoce odborná činnost a zvlášť u dětí do šesti let věku. Návrh zákona zavádí nový typ služby v hlídání dětí a cílem nové právní úpravy je rozšířit škálu služeb péče o předškolní děti o jiné možnosti zvýšit místní i cenovou dostupnost služeb péče o děti a stanovit podmínky pro právní oblast služeb péče o děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, dosud právně neregulovanou. Konkrétní podmínky jsou navrženy tak, aby zajišťovaly kvalitu péče a zároveň byly dosažitelné pro široký okruh poskytovatelů. Tímto se umožní i zapojení zejména zaměstnavatelů jakožto poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině do poskytování péče o děti zaměstnanců, dále obcí, krajů a rodinných, nestátních, neziskových organizací. Vše by bylo v pořádku, kdyby tyto alternativy vznikaly především tam, kde je nedostatek míst v mateřských školkách, ale to zákon neomezuje. A zde vyslovuji svoji obavu zdůrazňuji obavu se zavedením alternativní péče o děti, kterou chtějí předkladatelé řešit nedostatečnou kapacitu současných služeb péče o děti, to je nedostatek míst v mateřských školkách. Všichni víme, jak přísná kritéria musí splňovat mateřské školky. Ale je to tak správné. Pedagogičtí pracovníci mají v rukou osobnosti, které formují a vychovávají. A znovu vyslovuji obavu, aby alternativní péče o děti se nestala péčí stálou a převažující v České republice i na místech, kde je dostatek míst v mateřských školkách. Nemám nic proti tomu, aby se vraceli rodiče dříve do pracovního procesu a snížilo se tak riziko ohrožení chudobou pro nedostatek příjmů, aby měli postaráno o děti. A věřím, že to předkladatelé myslí opravdu vážně, že je to jen přechodná alternativa péče o dítě, protože sami víme, jak se bude vyvíjet demografie v naší zemi.

Dokonce by se mi líbil i návrh, aby poslední rok před vstupem do základní školy byla docházka do mateřských školek povinná a v rámci základní školy. Po zkušenostech v práci v sociálních službách a některých směrech řešení mám opravdu obavu, aby alternativní péčí nebylo nahrazeno to, co se tady po léta budovalo, a tím mám na mysli mateřské školky, které připravují děti na vstup do školy a učí je mnohému důležitému. Nebudu tady ani připomínat, jak důležitý je vývoj dítěte do šesti let věku a jak je potřebné důsledné pedagogické vedení těchto dětí. Není žádným tajemstvím, kolik dětí má různé vývojové poruchy, vady řeči, které se vyskytují u dětí v posledních letech čím dál častěji.

Hnutí Úsvit přímé demokracie prosazuje a bude prosazovat tradiční rodinu. Musíme si říci, že poslední články v tisku o tom, že by ženy měly zůstávat na mateřské pouze jeden rok a pak výchovu a péči o dítě předat do cizích rukou, se mi zdá v našich poměrech naprosto scestné.

Děkuji vám za pozornost, vážené dámy a vážení pánové. Dovoluji si ještě z tohoto místa reagovat na výtku pana poslance Kalouska z minulého týdne a prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěla vyřídit panu Kalouskovi, že jsem si tento příspěvek připravovala sama. Dále bych mu chtěla vzkázat, že asi nikdy nebudu dosahovat jeho řečnických kvalit, ale budu usilovně na tom pracovat. A v úplném závěru bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěla vzkázat panu Kalouskovi, že jsem velmi ráda, že tady je.